Občané chtějí funkční vládu a chtějí efektivní správu věcí veřejných. A oni si ji i zasluhují. Nezodpovědné odstranění této vlády vůbec negarantuje zrychlení vyšetřování. Naopak, jsem přesvědčen, že tato vláda je připravena ke konstruktivní spolupráci s opozicí, a tak zajistit nezávislost všech orgánů podílejících se na vyšetřování nejen jedné mediální kauzy, ale všech kauz všech našich občanů. Pravidlo padni komu padni, spravedlnost musí být slepá a musí být prosazována bez ohledu na funkce a peníze. Právo na tento postup má premiér stejně jako poslední občan v této zemi. Jsem přesvědčen, že při stávajícím složení vlády je možné tuto spravedlnost zajistit. A také předpokládám, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude prostřednictvím svých nástrojů celou problematiku aktivně dozorovat. Hovořit o trvalé nestabilitě vlády, jak naznačoval pan předseda Fiala z SPD, není postaveno na žádném konkrétním faktu. Vážený pane předsedo Fialo z SPD prostřednictvím pana předsedajícího, Česká strana sociálně demokratická právě díky svému působení ve vládě může prosazovat svůj volební program, program pro občany této země, a sociální demokracie může být v tomto velmi úspěšná. A právě možnost úspěchu vlády může být trnem v oku jejím kritikům.

Byl jste ministrem a těchto výhod jste rovněž využíval.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte, abych vyjádřil svůj postoj k hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Vládě jsem vyslovil důvěru při jejím vzniku. A protože na základě osobních zkušeností s praktickým vládnutím a konstruktivní pracovní atmosférou vládě i nadále důvěřuji, že i přes všechny problémy, které ji budou doprovázet a myslím si, že druhá vláda, to znamená to volební období, o kterém tady nebyla řeč, a bylo to období pana ministerského předsedy... no, už si nevzpomenu, omlouvám se, po panu ministerském předsedovi, který čelil pěti hlasováním o nedůvěře, pak další pravicové vlády čelily dokonce šesti hlasováním o nedůvěře, prostě je to požadavek Poslanecké sněmovny, a já jsem přesvědčen, že přes tyto problémy a tím naznačuji, že se dá očekávat, že ten institut hlasování o vyslovení nedůvěry vládě se tady bude opakovat, a v našem politickém systému to není nic nenormálního tak přes všechny tyto problémy, které tuto vládu mohou pronásledovat, jsem přesvědčen, že má tato vláda schopnost plnit své programové prohlášení, a proto nepovažuji za smysluplné hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. A možná poznámka na vystoupení pana poslance Jurečky prostřednictvím pana předsedajícího. Máme sice své sociálně demokratické možná, které vám vadí, ale je to jasné a srozumitelné ve vztahu k dalšímu pokračování vlády. A my rozhodně jako menší koaliční partner a je třeba říci, že si sociální demokracie musí zvykat na tento post nejenže nebudeme okopávat svému partnerovi kotníky, jak to dělali trpaslíci v jiných koaličních vládách, ale nebudeme s koaličním partnerem ani kupčit o nějaké posty a další výhody, s čímž také mají trpaslíci své zkušenosti. Oč budeme usilovat a s čím budeme pracovat, to bude program České strany sociálně demokratické. A možná proto je také dnes Česká strana sociálně demokratická vedle problému ministerského předsedy hlavním tématem dnešní diskuse, protože už od dob Kubiceho zprávy tu je tendence zlikvidovat sociální demokracii, protože je to jediná silná levicová alternativa pravicovým politickým subjektům. A na tomto bohužel i s naší nešikovností se pracuje velmi intenzivně. Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také přidat názor, který k této věci mám. Myslím si, že je to velmi smutný obraz toho, k čemu jsme se dostali, že tady řešíme místo problémů této země problémy pana premiéra a místo toho, abychom se zabývali skutečně důležitými věcmi, které jsou pro naši republiku a její budoucnost klíčové, tak tady opakovaně vlivem toho, že jste trvali na tom, že trestně stíhaný člověk má být ve funkci premiéra, v takovémto obrovském konfliktu zájmů, tak se k tomu opět dostáváme. Všude jinde, a jsem si jista, že nejenom na západ, ale i na východ od nás, by už dávno sám rezignoval na funkci premiéra. Při takovéto kauze, která tady vyvstala, tak by to bylo prostě neúnosné a i jeho vlastní strana by jasně dala najevo, že něco takového je pro ni nepřípustné. My tady stojíme před velmi závažnou kauzou, která otevřela celou řadu, řekněme, otazníků, nebo vyvstala celá řada otázek, na které nemáme jasné odpovědi. Dochází tady velice pravděpodobně k maření vyšetřování. Je to veliké ohrožení právního státu v České republice a já jsem přesvědčená, že se nám to do budoucna velmi vymstí. Andrej Babiš tady opakovaně mluvil o tom, že jeho děti jsou pro něj to nejdůležitější stejně jako pro jakéhokoliv jiného rodiče.

Už před mnoha lety, v roce 2013 konkrétně, tady na své vlastní děti a vnučky přísahal.